Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já se tu musím ohradit proti jedné věci. Možná v představách dnešního vedení sociální demokracie právní stát funguje tak, že ministři nařizují něco státním zástupcům nebo policejním orgánům. Co já vím, možná to tak ministři sociální demokracie i dělají. Já to tak tedy nedělám. Nemám vůbec žádný vliv na průběh trestního řízení a jsem na to hrdý. Děkuji.

I já jsem se chtěl důrazně ohradit ve dvou věcech. Jednak proti tomu označení, že jsem rozměklý. Teď úplně vážně. Chtěl bych se důrazně ohradit proti tomu, aby nám tady pan ministr říkal, o čem můžeme nebo nemůžeme diskutovat v Poslanecké sněmovně. To je nám dané právo.

Děkuji. Pan poslanec Stanjura. Je to trochu těžké pro opozici, když si sami vládní činitelé takhle nakládají.

Kolikrát jsem od vás slyšel: buďte už potichu, vždyť my víme, co řeknete. Jak jste hlasoval, pane místopředsedo?

Tak tady nebrečte! Přesně potvrzujete ta slova o zvířatech, která jsou si rovnější.

To jsem taky slyšel. Ale je to jenom divadlo.

Jak jste hlasovali? My jsme přece vyzvali oba poslance, aby se vzdali mandátu a nezatěžovali Sněmovnu.

Nyní pan poslanec Vyzula. Potom pan poslanec Grebeníček s faktickou poznámkou. Prosím. Děkuji, pane předsedající. Dobré dopoledne, dámy a pánové.

Podívejme se na řadu příkladů ze světa.

Zajímá to dneska někoho? Ne, nikoho.

Udělejme tomu nějaký nový precedens. Děkuji vám. Připraví se paní poslankyně Němcová s faktickou poznámkou. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, máme tedy rozhodnout o vydání předsedy hnutí ANO i jeho kolegy Faltýnka.

Není to tak dávno, co se přetřásaly korunové dluhopisy. A byla řeč o tom, že podnikatel Andrej Babiš měl ušetřit na daních v řádu desítek milionů korun. Někteří mluví o předvolebním komplotu a o potřebě sociální demokracie a některých dalších stran jít po krku volebnímu soupeři, jiní o nutnosti šetřit konkrétní kauzy. Pravdou může být obojí. Jde totiž o to, aby se všem měřilo podle stejného metru. O to, aby se veřejnost mohla přesvědčit, že zákony platí pro všechny a k odpovědnosti je volán každý. Bohužel to, co se odehrává, trochu připomíná frašku, pokud vedle žádosti o vydání předsedy hnutí ANO a jeho kolegy Faltýnka tato Sněmovna nejedná o vydání současného premiéra Bohuslava Sobotky.

Já vás žádám o respektování času dvou minut, který je určen pro faktickou poznámku. Děkuji, že respektujete jednací řád. Poprosím paní poslankyni Němcovou s faktickou poznámkou. Připraví se pan ministr Zaorálek. Děkuji za slovo. Já chci ve své faktické poznámce reagovat na slova pana poslance Vyzuly.

Chtěla bych připomenout, že před dvěma měsíci, což jistě se mnou budete souhlasit, že bylo také před volbami a poměrně blízko před volbami, Poslanecká sněmovna hlasovala o vydání komunistického poslance, pana poslance Borky, bývalého asi teď člena ČSSD, nevím, jak je to přesně, pana poslance Novotného, a žádný pokřik od nikoho, že při jejich vydávání je tím zpochybňován samotný princip demokracie, protože jsou blízko volby, nebo že je tím pošlapávána dokonce demokracie, jsem tady od nikoho neslyšela.